Zahajuji rozpravu. Není nikdo přihlášený a ani nevidím, že by se někdo hlásil, takže rozpravu opět končím. A já, pane předsedající, prosím, abyste nechal hlasovat o odvolání členů Dozorčí rady VZP v souladu s usnesením, které jsem právě přečetl. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? V hlasování číslo 55 přihlášeno 162 poslanců, pro 152, proti nikdo. Návrh byl přijat. Děkuji a konstatuji, že Poslanecká sněmovna odvolala k dnešnímu dni všech deset členů Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, a prosím, pane předsedající, abyste přešel k dalšímu volebnímu bodu. Ano, končím projednání bodu číslo 28.